Děkuji za slovo. Já myslím, že v okamžiku, kdy nebo těsně předtím, než budeme hlasovat o těch opatřeních, tak bychom měli znát vlastně parametry, důvody a dobu, na kterou takový zákon chystáme.

Takže to opatření vlády znamenalo de facto osm vyučovacích dnů. Pokud mě paměť neklame, tak to bylo deset kalendářních dnů. To znamená, i bez tohoto zákona, který nestihneme, tak by rodiče byli jeden den bez příjmů za ošetřovné, pokud by s tím dítětem zůstali doma. Jeden jediný den.

Vláda chce, abychom ten návrh zákona přijali. Co má vláda hlavně za plány? Je to pravda. Je to pravda.

V tom případě OČR 70 %, vnímám většinový názor v Poslanecké sněmovně, nepolemizuji.

60 %.

Vysvětlete to těm dvěma rodičovským párům, že jeden má o 10 % víc a jeden méně.

Kdo z vás si umí spočítat denní vyměřovací základ? Skoro nikdo.

A to není 70 %, to je vyšší číslo.

Takže já nechci napadat ten návrh zákona, ale chci říct, že vláda to nemyslí vážně s tím, že školy budou otevřené.

Může to být lokálně uzavřená škola z nějakých jiných důvodů.

Na to jste zapomněli, toho jste si nevšimli? A pak tady slyším, na základě aktuální informace o rozhodnutí vlády vládní kluby podpoří pozměňovací návrh. Je to normální? Vy jste ten zákon poslali kdy do Poslanecké sněmovny?

Vybalancovat to rozhodnutí je poměrně složité. Ochránit zdraví, aby lidé mohli chodit do práce a děti mohly chodit do škol.

To neznamená, že to nepodpoříme, jenom jsem chtěl říct, že vláda má pracovat lépe a promyšleněji a říkat nám pravdu a říkat nám pravdivé scénáře.

Děkuji.

Prostě nebyl. Ten zákon se přijímá proto, že jestli to pan ministr dokáže a pošle děti do školy, tak je to opravdu na velké poděkování.

Děkuji. Tak nyní tady mám dvě faktické poznámky.

Od samého počátku bylo jasné, že tam byly různé návrhy a že vláda avizovala dohodu mezi Ministerstvem práce a sociálních věcí a Ministerstvem financí, že pro tuto chvíli je to 60 %.

Nemůžeme za to, že právě dnes došlo tedy k oznámení nových opatření.

Takže doufám, že máme společný cíl.